Nicméně si myslím, že buď jste tomu nevěnoval už pozornost, ale že opravdu tohle nemyslíte vážně. Já se tady při tom usmívám, ale ono to zase tolik k smíchu není. A já bych velmi varoval před tím. Koalice tady prosadila velkou řadu nebezpečných věcí, které jsou snadno zneužitelné, a samozřejmě před volbami budete argumentovat tím, že se vůbec nic neděje, přece vidíte, že to není zneužíváno.

Já dávám návrh na zamítnutí tohoto zákona v prvém čtení. V případě, že tomu tak nebude, neprojde to, tak návrh na vrácení k přepracování. Děkuji vám za pozornost. Já to beru, že teď dáváte druhý a budeme hlasovat postupně tak, jak jednací řád předpokládá. Máte slovo.

On to samozřejmě ví, takže předpokládám, že to byl žertík.

Já vám děkuji. Máte slovo.

Nebyl jsem já tím zamčeným na balkoně.

Nicméně zcela vážně.

Každá instituce, zvlášť když jde o to, kde může vzniknout riziko násilí, riziko poškozování a podobně, jsou to nepříjemné záležitosti, silové zásahy, tak snad by měli mít algoritmy, aby byli bezpeční.

Ale tam snad by měla s nimi zasahovat Policie České republiky. Já vám děkuji, pane poslanče. S faktickou poznámkou je přihlášený pan poslanec Pilný. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych rozhodně chtěl konstatovat, že otevření zákona o České obchodní inspekci není otázka policejního státu, ale je to otázka ochrany spotřebitelů. Je dobře, že ten zákon je otevřen. Jeho textace nemusí být úplně vyhovující, určitě k tomu bude velká diskuse. Ale Česká obchodní inspekce v celé řadě případů funguje jako naprosto bezzubý nástroj a je potřeba s tím něco udělat v zájmu občanů této země a v zájmu ochrany spotřebitelů. Takže já rozhodně nepodporuji návrh na to, aby tento zákon byl stažen nebo aby byl přepracováván. Je dobře, že půjde do výborů, a je dobře, že k němu bude diskuse. Volá po tom celá řada občanů této země a je to správně. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji i za dodržení časového limitu.

Už bylo. Prosím, paní zpravodajko. Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěla jen připomenout, že v rozpravě vystoupilo celkově šest poslanců a poslankyň, zazněl zde návrh na vrácení k přepracování, návrh na zamítnutí této novely zákona a samozřejmě i zkrácení lhůty na projednávání na 30 dnů.

Já vás všechny odhlásím a poprosím vás, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami.

Počkáme, až se nám počet hlasujících ustálí. Nejprve budeme hlasovat návrh pana předsedy Laudát o vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?